Ani brexit nebyl přáním současné britské vlády. Ale britský premiér dal občanům slib, že referendum bude, a také bylo, i když mu nakonec obrazně politicky zlomilo vaz. Rád bych také upozornil, že naslouchat občanům a plnit jejich vůli není nějaký negativní populismus, jak se nám snaží vsugerovat Sobotkova vláda, vedení Evropské unie a zmanipulovaná a prolhaná média, ale naslouchat občanům je a musí být vrcholná politikova povinnost. Politici mají povinnost hájit zájmy občanů a plnit jejich vůli. V tuto chvíli naprosto drtivá většina českých občanů žádá referendum o vystoupení z Evropské unie. A to, že tohle přání politická scéna zleva i zprava ignoruje, považuji za zločinné opovrhování právem a vůlí skutečných pánů této země, českých občanů. Umožněte občanům, aby sami rozhodli o své budoucnosti. Evropská unie se velmi změnila od doby našeho vstupu. A to velmi negativně. Je tedy zcela na místě, aby občané sami rozhodli o své budoucnosti. A na závěr. Proč chceme my občané České republiky hlasovat o vystoupení z Evropské unie? Je to sebezáchovná reakce na současnou politiku Bruselu. Evropská unie se stala potíračem pravdy a svobody. Brusel každým dnem ubírá naši národní suverenitu.

Evropská unie ve stávající podobě je mrtvá! Reálnou alternativou, kterou prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, je vystoupení České republiky z Evropské unie a spolupráce suverénních evropských států. Prosazujeme bezpečnou, spravedlivou, prosperující a suverénní Českou republiku. Bez diktátu Bruselu!

A Sobotkova vláda naopak tuto Evropskou unii podporuje. Tohle je naše země a naší povinností je bránit její suverenitu, její kulturu, tradice a občany. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další řádně přihlášený je pan poslanec Jaroslav Holík.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařazení bodu podpora demokratického vyjádření vůle britského lidu v referendu o vystoupení z Evropské unie. Vážené dámy a vážení pánové. Jako demokratická společnost musíme respektovat vůli občanů. Nesmíme dopustit, aby takzvané elity vládly a rozhodovaly o vůli občanů. Z tohoto důvodu Sněmovně navrhuji následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá výsledek referenda o vystoupení z Evropské unie ve Velké Británii jako výsledek demokratického projevu vůle britského lidu. Uvedený bod navrhuji zařadit na dnešní den jako první bod. Děkuji. Pane poslanče, požádám vás, abyste mi dal návrh usnesení, které budu potom předčítat. Tak jenom pro pořádek. I tak trváte na tom, aby ten bod byl zařazen jako první?

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

V době, kdy v přímém přenosu sledujeme dokončení vytunelování podniku OKD v kauze, kde drzost majitelů překonala všechny meze, jste schválili zákon, který míří pouze na malé podnikání. Vůbec nezpochybňuji, že zde dochází ke krácení daní. Žádný živnostník ale po sobě nenechá tisíce nezaměstnaných a dluhy za miliardy. Musíte přece vidět tu absurdní aroganci státu, který fakticky toleruje lumpárny za miliardy a potom organizuje hon na živnostníky. Živnostník se ziskem osm korun na jednom pivě bude před koncem roku kupovat vybavení pro elektronickou evidenci tržeb a zvyšovat svoje náklady. Z televize se mu směje pán v módních brýlích, který přivedl na Ostravsku do problémů desetitisíce lidí. Na něho stát nemá. Má totiž peníze a politické konexe. Stojí mimo spravedlnost. Tato situace je výsměch lidem. Proto navrhuji zařadit navržený bod. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie prosazuje už z první republiky osvědčenou metodu, jak řešit daně živnostníků.

Navrhuji to zařadit po pevně zařazených bodech na dnešní den. Děkuji.

Prosím.

Vyzývat ho k tomu ale nechce.

Evropská unie má jeden přínos, který nikdo nezpochybňuje, a to je společný trh. A k tomu se musíme vrátit.

Příčina brexitu totiž neleží v Británii samotné.

Místo toho, aby se chytli za nos a začali přemýšlet, kde se stala chyba, že Britové volili odchod z Unie, a místo toho, aby hledali cestu, jak Unii zreformovat, aby zbylým členských státům stálo za to v ní zůstat, tak sám předseda Evropské komise Juncker naopak nadává Britům do dezertérů, kteří si nezaslouží žádnou milost. Vyjednávání o brexitu bude především o tom, jestli si Británie bude moci i po odchodu z Evropské unie ponechat výhody v podobě volného pohybu zboží a služeb. Je v zájmu všech, aby mezi Británií a Evropskou unií nebyly znovu vztyčeny celní a daňové bariéry.